Jak jsme již konstatovali, Miroslav Kalousek není žádný hlupák a jistě ví, co činí. Do voleb a možná konce jeho politické kariéry zbývá něco kolem tří měsíců.

Novináři znají konkrétní případy, kdy Kalouskovo ministerstvo odpustilo sankce, i když za dotaci padly pravomocné tresty pro úvěrový podvod a úplatkářství. Miroslav Kalousek na to reaguje těmito slovy: Jedna malá zrůdička jménem Kala se rozhodla z toho asi před čtrnácti dny udělat mediální kauzu, jak ten zločinný Kalousek odpustil 31 miliard.

Miroslav Kalousek po dobu své úřednické a politické kariéry důsledně odmítá jakákoliv obviňování z toho, že by ze svého jednání měl nějaký nepřípustný finanční či jiný prospěch mimo rámec svého platu.

A nikdo nikdy mi nedokáže opak. Lze těmto tvrzením věřit?

Slyšel jsem hodně o tom, že pan náměstek Tomáš má své podnikatelské aktivity. Mnohem později v souvislosti s jeho povolením internetového kursového sázení prohlašuje o svých odpůrcích: Jsem hluboce přesvědčen, že právě oponenti, kteří nás tvrdě kritizovali, byli od zahraničních společností motivováni.

Miroslav Kalousek mnohokrát prohlásil, že všechna obvinění jeho osoby z nekalého jednání jsou pouhé pomluvy, a opakovaně žádal od svých protivníků důkazy pro jejich tvrzení.

A tento člověk mě obviňuje z korupce. Takže pro mě je to skutečně absurdní debata a já bych byl strašně rád, abyste skutečně už přestali lhát, abyste nechali naši vládu pracovat, abyste nás nechali přijímat zákony, protože si myslím, že jsme vláda úspěšná, a já pevně doufám, že si voliči perspektivně uvědomí, kdo vlastně ještě tady sedí v té Sněmovně.

Pak bychom se vrátili do rozpravy podle písemných přihlášek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Možná v reakci na pana prvního místopředsedu, pana ministra Babiše, bych chtěl říci, že ty daně, které on říká, že vybírají úspěšně, že na těch obcích to vypadá trochu jinak. Tam je pořád daňový deficit.